Ano, tedy eviduji zájem a návrh na projednání v zemědělském výboru. Máme ještě nějaký jiný návrh? Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru.

Má ještě někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak a konstatuji, že tedy návrh byl přikázán pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. A nyní bychom se ještě vypořádali s návrhem na zkrácení lhůty na 30 dnů, jak zaznělo v obecné rozpravě. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Já se omlouvám.